A pak je tu ještě čtvrtá věc, kterou bych chtěl říct na tohle konto. S ohledem na rotaci v rámci Ministerstva zahraničí je iracionální, aby každý zaměstnanec, který stráví v ústředí v průměru dva roky, se po tuto dobu připravoval na složení zvláštní části úřednické zkoušky pro určitý obor služby, který by ihned po složení zkoušky opustil. To není normální. To je také důvod, proč tady o tuto výjimku usilujeme.

I tady bych zdůraznil, že možnost nekonat řízení zase není vůbec bezbřehá, ona je omezená tak, že postupovat bez výběrového řízení je možné pouze při uvolnění místa v souvislosti s vysláním jiného zaměstnance k výkonu zahraniční služby. Pouze v této chvíli je možné upustit od výběrového řízení.

A to byly věci, které mi připadají, že bylo nutné na ně reagovat. Prosím, máte slovo.

Já jsem určitě pro to, aby ministr měl právo si přivést svůj tým. Považuji za nesmyslné to, co jste si prosadili, rozdělení náměstků na politické a nepolitické.

To si fakt nerozumíme, to jsem na vaší straně. A myslím si, že ministr má právo si přivést svoje lidi.

Ale není čas na debatu, jestli se vůbec má státní služba na vaše ministerstvo vztahovat? My nejsme ti, kteří obhajují neustálá výběrová řízení, když začnu od konce toho, co jste říkal.

Stejně nakonec, a pan ministr zahraničí to zná, za všechno může ministr.

To už naštěstí není a je to jinde.

Ale podle mě je buď náměstek ministra, nebo státní tajemník.

Nebyli všichni, zdaleka ne, vidím pana předsedu hospodářského výboru, který tehdy podporoval tento návrh na větší otevření, omlouvám se, že někdy ve zkratce řeknu všichni, ale samozřejmě to málokdy jsou všichni.

A my nebudeme proti, to říkám rovnou. My jsme ale nebyli ti, kteří se báli Bruselu, že nám nedají ani euro, když neschválíme služební zákon.

Co by se stalo? Já nevím, já myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. S faktickou poprosím k mikrofonu pana poslance Tejce, připraví se pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. Já jsem rád, že směřujeme v téhle debatě snad už ke konci a především k tomu, že bychom mohli nalézt společnou řeč koalice i opozice, protože koneckonců Ministerstvo zahraničí tady bude doufejme za jakékoliv vlády, takže je určitě dobré shodu hledat. Já bych jenom chtěl, aby na to nebylo zapomenuto, pro jistotu to řeknu kromě úvodního slova i teď, navrhuji, abychom zkrátili lhůtu o 30 dnů na 30 dnů, tedy lhůta by byla třicetidenní se souhlasem pana ministra, protože jak jsem zaznamenal, pokud bychom navrhli zkrácení kratší, tak by proti tomu bylo vzneseno veto.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem to tady říkal, když jsme projednávali služební zákon, Brusel nechtěl po České republice služební zákon, Brusel chtěl po České republice stabilní státní a veřejnou správu, protože ta nestabilita, kdy se každou chvilku měnili úředníci, vedla k tomu, že jsme špatně čerpali. Kolikrát se stávalo, že se různé papíry s výměnou garnitury hledaly v Bruselu a na ministerstvu je právě měnící se úředníci nenašli. Služební zákon měl být pouze a jenom prostředek k tomu, a skutečně si myslím, že v žádné členské zemi nepřišli na žádný lepší další prostředek, jak stabilizovat veřejnou správu, je to služební zákon. Osobně si myslím, ale teď už je pozdě bycha honiti, že pokud by zahraniční služba typu Ministerstva zahraničí, zastupitelské úřady byly vyňaty, tak by to určitě Evropská komise pochopila, protože pokud vím, tak Ministerstvo zahraničí, potažmo naše zastupitelské úřady žádné evropské finance nečerpají, tudíž by asi vyřazeny být mohly, ale teď už je samozřejmě pozdě.